Vzhledem k tomu, že instituty podle tohoto zákona je nezbytné aplikovat na školu jako celek, respektive na jednotlivá pracoviště školy, není v této souvislosti institut mimořádného vzdělávání distančním způsobem pro mateřské školy využitelný. Ředitel mateřské školy má nadále možnost omezit nebo přerušit provoz podle § 3 vyhlášky č. 14 zákona Sbírky. Postup podle navrženého zákona je však pro ředitele mateřské školy výhodnější, neboť jde o administrativně méně náročný postup, protože není nutné věc projednávat se zřizovatelem, a zároveň je jednoznačné, že zákonní zástupci dětí mají nárok na ošetřovné.

Řediteli školy se stanovuje oznamovací povinnost. To znamená, že to není jenom tak, že ředitel rozhodne, ale ředitel je povinen kromě samotných žáků a studentů, případně zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků, informovat o vyhlášení mimořádného ředitelského volna nebo mimořádného vzdělávání, distančního vzdělávání, i svého zřizovatele. Všechny aktéry informuje ředitel školy co nejdříve poté, co učiní příslušné rozhodnutí.

Pokud ředitel školy vyhlásí volno nebo distanční způsob vzdělávání pouze pro určité pracoviště, pak se tyto volné dny uplatní pouze pro děti, žáky a studenty vzdělávané na tomto pracovišti. Pro jiné pracoviště, pro které dosud mimořádné ředitelské volno nebo distanční způsob vzdělávání ředitel školy nevyužil, bude mít ředitel školy stále k dispozici všech až deset dnů. Jedná se o případy, kdy z důvodu izolace, karantény nebo onemocnění covid19 pedagogických pracovníků nebude možné zajistit prezenční vzdělávání v souladu se školským zákonem a současně nebude možné zajistit ani distanční vzdělávání podle § 184a školského zákona, typicky se bude jednat například o situaci, kdy většina učitelského sboru nebude moci vykonávat činnost ani přímo ve škole, ani distančně z jiného místa. Stanovují se podmínky, které musí být naplněny, aby bylo možné vyhlásit mimořádné vzdělávání distančním způsobem. Základní podmínkou je, že z důvodu izolace, karantény nebo onemocnění covid19 není možná osobní přítomnost pedagogických pracovníků ve škole, a v důsledku toho není možná prezenční výuka dětí, žáků nebo studentů.

I zde je třeba vážit konkrétnosti dané situace a tak přizpůsobit poskytované vzdělávání.

Tato povinnost se však netýká žáků základních uměleckých škol a škol s právem státní jazykové zkoušky, neboť v těchto školách se nedosahuje stupně vzdělání, ovšem i tyto školy mají v případě, že dojde k vyhlášení mimořádného vzdělávání distančním způsobem, povinnost toto vzdělávání žákům poskytovat. Já myslím, že to bylo asi zatím všechno, co jsem k tomu návrhu zákona chtěl říct. A děkuji vám všem za pozornost. Já vám děkuji, pane předsedo. A jako další se hlásí do rozpravy...

Prosím, máte dvě minuty. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Já vám také děkuji. Jako další s faktickou poznámkou pan poslanec Milan Brázdil. Prosím, máte slovo. Pěkný podvečer a to jsme se nijak nedomluvili s kolegou.

Vláda rozhodla: nebude povinné očkování. Tu kolektivní imunitu jistě nedostaneme tím, že budeme všichni naočkovaní tedy parenterálně podanou nějakou látkou, ať si vymyslíme jakoukoliv.

A nyní řádně přihlášený pan poslanec Radek Rozvoral. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Na úvod mého vystoupení mi dovolte sdělit, že všichni poslanci poslaneckého klubu hnutí SPD podpoří tento projednávaný návrh zákona, neboť se domníváme, že v současné době je aktuálně potřebný, a proto vítáme i jeho projednávání ve zkráceném jednání, a to ve stavu legislativní nouze.